Doporučuje vládě České republiky přijmout následující opatření: I. umožnit dobrovolnou distanční výuku zejména žáků, kteří mají v domácnosti člena rodiny spadajícího do rizikové skupiny nebo pokud sami do této skupiny patří;

Já vám děkuji.

Takže v tuto chvíli poprosím paní poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou, aby se ujala slova s přednostním právem v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Doufám tedy, že nás bude poslouchat alespoň v zázemí nebo že se k němu dostanou.

Co však považuji za nedostatečné, a mrzí mě, že nedošlo ke zlepšení, od samotného jara ten rozdíl tam příliš nevidím, jak nám je prodloužení nouzového stavu odůvodněno.

Ten plán, strategie, modely, jakkoli si to nazveme, by totiž měl být transparentní, měli bychom jej jak my, tak veřejnost znát. Ta komunikace to neobsahuje a je to základní problém celé situace, a jak říkám, trvá to už měsíce, není to nic nového.

A to, že je to nutné, si asi všichni uvědomujeme, protože jet systémem brzda plyn není prostě možné. Zatím se tak ale děje. Děje se tak už od jara, děje se tak ve stylu: nejdříve zkusíme měkčí opatření, když nezaberou, tak uděláme mnohem tvrdší karanténu.

A tohle je nutné učinit a myslím, že na tomhle vláda musí teď velmi intenzivně spolu se svými všemi odbornými týmy pracovat.

A pokud se nám to podaří, tak co bude potom. To tady vůbec nezaznívá.

A tohle je, myslím, strategie, kterou si všichni zasloužíme vědět, znát její detaily.

A myslím, že to je základem celého problému, proč se velká část veřejnosti ještě stále nechce podvolit těm opatřením, nechce je dodržovat, nechce vidět situaci jako vážnou.

Proto vás prosím, abyste v této věci konečně uvedli do života to, oč vás tady už mnoho týdnů žádáme, a připomínám to usnesení už poněkolikáté, je ze září tohoto roku, abyste uvedli do života komunikační strategii. Ta strategie musí obsahovat i boj s dezinformacemi a konspiracemi, ale také musí obsahovat to, jak k jednotlivým skupinám obyvatel dostat podstatné věci týkající se epidemie a jak dostat fakta, informace a také jednotlivá opatření ke všem těm, kteří je musí dodržovat, což je vlastně celá společnost.